Tam patří veliký díky i profesoru Černému, který se ujal toho, že vytvořil vlastně program využití těchto ventilovaných lůžek.

Neměla by to posuzovaná žádná komise složená z poslanců, kteří jsou členy nějakých konkrétních stran a mají nějaké konkrétní politické cíle, ale tady bych doporučoval a i s ohledem k tomu, co tady řekl ctěný kolega Fiala prostřednictvím pana předsedajícího bych panu Fialovi chtěl říct, že já bych preferoval opravdu důvěru k těm, kteří to šetřit mají, a to je v tomto případě pracovníkům NKÚ. Další kapitolka komu patří poděkování. Poděkování patří všem.

Kde vidím rezervy? Teď vás možná překvapím. Paradoxně v komunikaci. Méně je někdy více.

A podobně.

To je tady k diskuzi ve Sněmovně. Další kapitolka co se osvědčilo.

Bylo by to opravdu dobré.

Oni už na to kapacitně dneska nemají.

To jsem vám říkal jako IZS, jako nemocnice, jako specializovaná pracoviště pro příjem infekčních pacientů apod. Nebudu se opakovat. Co nám pomohlo dále? Opět, vláda byla kritizována za ta rozhodnutí, a viděli jsme, že Evropa nás následovala. Takže je skutečnost, že razantnost postupu vlády z mého pohledu měla být ještě větší na začátku v souvislosti s tou Itálií a Rakouskem, tak jsme mohli být ještě na lepších číslech. Ale stalo se.

A tady to je na margo třeba Pirátů, kteří bojují proti očkování zvažujte to, to všechno se vším souvisí, a to očkování se jeví, jako že je velice důležité.